Kdyby to bylo měsíc, to měřit.

Protože já bych mohl taky citovat.

Pan předseda má slovo.

Tomu úplně nerozumím.

Děkuji. Paní zpravodajka paní poslankyně Pastuchová a potom s přednostním právem paní ministryně Maláčová. Prosím, máte slovo. Já bych jen krátce reagovala prostřednictvím vaším na pana poslance Bartoše, který teď momentálně není, že řekl, že tento pozměňovací návrh nebyl projednán dnes ráno na výboru pro sociální politiku.

Byla bych nerada, aby se poukazovalo pouze na tento, který avizoval pan poslanec Sklenák.

Prosím, máte slovo.

Protože se domníváme, že by mělo, tak vás k tomuto i vyzýváme. Ale zajímá mě, jestli už na tom ministerstvo pracuje, protože to samozřejmě není součástí tohoto projednávaného zákona, ale velice úzce to souvisí a týká se to také obrovského množství rodičů, tedy OSVČ, kteří by si to zasloužili.

Prosím, máte slovo.

Prosím, máte slovo.